Prosím, máte slovo.

Podle mých informací tak za prvé jsou připravena další opatření, a už se realizují, na snížení spotřeby pesticidů nebo insekticidů, které dneska plánuje a už realizuje Ministerstvo zemědělství.

Ale jak říkám, my máme dost informací o jednotlivých druzích hmyzu, které nám napovídají, že naše situace rozhodně nebude lepší než situace v Německu. Takže my bychom se téměř na sto procent dostali k velmi podobným informacím, protože ji máme z řady speciálních druhů, viz motýlů. Takže jsme schopni vlastně říct, že z těch dílčích informací, které máme, bychom se dostali ke stejnému komplexnímu závěru. Děkuji.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Já si myslím, že trochu pohybu v ní neškodí.

Já si myslím, že tady slyším neustále boj za transparentnost, výběrová řízení.

Děkuji. Bude odpovězeno písemně na tuhletu interpelaci.

Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí.

Jaké je tedy stanovisko Ministerstva životního prostředí k pasivní sanaci lagun Ostramo?

Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Pane kolego, děkuji za ten dotaz. To je klasické zmatení pojmů tohleto.

V prostoru lagun Ostramo jsou zaprvé sanovány kontaminované kaly, to jsou ty vlastní laguny plné toho sajrajtu, jak jste správně řekl, které tam byly desítky let, tekuté povahy, které obsahují rovněž takzvané filtrační hlinky. A pak jsou takzvané zeminy a ty jsou vlastně kolem těch lagun částečně a ty jsou pevné povahy.

To platí, a dokonce by měl podle posledních informací platit i ten termín, že ty kaly by měly mít upraveny do května, do konce května letošního roku zdůrazňuji , tak aby v podstatě už byly inertní a neobtěžovaly okolí.

A to by mělo skončit do roku 2020. Kromě těch kalů jsou tam ještě takzvané zeminy, které jsou v různém stupni znečištění.